Určitě podporujeme tuto novelu, jsme připraveni pro ni aktivně hlasovat. Po vyjasnění některých odborných a technických dotazů, za které děkuji expertům Ministerstva financí, na půdě rozpočtového výboru nebudeme podávat žádný pozměňovací návrh. Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych vás opravdu požádala o klid v jednacím sále, a pokud si potřebujete něco vyřídit určitě řešíte problematiku, kterou tady teď projednáváme prosím, běžte do předsálí.

Zeptám se v tuto chvíli nemám avizovanou další přihlášku do obecné rozpravy. Zeptám se, rozhlížím se, jestli se ještě někdo hlásí z místa do obecné rozpravy? Nikoho nevidím, takže v tuto chvíli končím obecnou rozpravu. Zeptám se pana ministra a pana zpravodaje, jestli mají zájem o závěrečné slovo? Nemají. Žádné návrhy nepadly, takže si dovolím zahájit podrobnou rozpravu. Přesto se zeptám, jestli se někdo nehlásí z místa do podrobné rozpravy? Rozhlížím se po sále, nikoho nevidím, takže konstatuji, že končím podrobnou rozpravu. V tuto chvíli se zeptám opět, jestli je zájem o závěrečné slovo? Není, i ze strany zpravodaje. Žádné návrhy nepadly, takže v tuto chvíli končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Poděkuji panu ministrovi financí, poděkuji panu zpravodaji.